Tento argument neobstojí.

A když si vezmete, kolik stojí v obchodě nejlevnější pivo, tak je výrazně levnější než těch 17 až 30 korun. Takže tento argument neobstojí.

A je poměrně nedostatek sládků.

Další důležitá věc.

Protože to prostě nedává smysl.

Teď bych si dovolil načíst návrh doprovodného usnesení: